Za druhé přikazuje k projednání vládní návrh státního závěrečného účtu jednotlivým výborům. To je uvedeno samozřejmě v tom usnesení, tak jak tradičně každý rok projednáváme. Rozpočtový výbor doporučuje předsedovi Poslanecké sněmovny zařadit vládní návrh státního závěrečného účtu České republiky za rok 2015 do návrhu pořadu zářijové schůze Poslanecké sněmovny a zmocňuje zpravodaje, aby s tímto usnesením seznámil Poslaneckou sněmovnu, což jsem učinil. Neodpustím si poznámku.

Takže věřím, že se nám to podaří projednat do konce ne do konce volebního období, ale do konce letošního roku. Děkuji za pozornost. Otevírám rozpravu, do které nemám žádnou písemnou přihlášku, ale vidím přihlášku z místa předsedy kontrolního výboru pana poslance Vladimíra Koníčka. Prosím, pane předsedo, máte slovo. Vážený pane předsedající, vážené kolegyně, kolegové, při projednávání státního závěrečného účtu za rok 2014 jsem vás žádal, abyste se podívali do stanoviska Nejvyššího kontrolního úřadu k tomuto státnímu závěrečnému účtu, na přílohu, kde jsou uvedeny nedostatky v jednotlivých kapitolách.

Takže bych vás chtěl požádat, abyste se podívali klidně do stanovisek za rok 2014, za rok 2013 i 2012, protože nedostatky, které jednotlivé kapitoly mají, se každoročně opakují. Jsou to formální nedostatky a my projednáváme jednotlivé kapitoly, které ani nesplňují požadavky zákona a vyhlášky. Ale Ministerstvo financí tvrdí, že s tím nemůže nic dělat. Ještě někdo další do rozpravy? Pokud ne, rozpravu končím. Není tomu tak. Prosím, pane předsedo, o návrh usnesení. Já jsem, pane místopředsedo, odcitoval návrh na usnesení.

Nebo si někdo přeje jeho přečtení? Není tomu tak. Můžeme tedy hlasovat.

Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh byl přijat.